Teď je tady novinka, protože se ukázalo, že další politici STAN měli mít z těchto peněz provize.

Ale nikomu z nás neřekl, že když pro ten zákon zvedneme ruku, jakože jsme všichni zvedli ruku jednomyslně, tak že on za to má vyinkasovat 1,16 milionů korun. A je to opět příslušník hnutí STAN. To znamená hnutí STAN, Starostové a nezávislí je to zřejmě běžná podnikatelskopolitická metoda, že když vyinkasují dotaci z veřejných peněz, tak si následně rozdělují provize či odměny za tuto dotaci z veřejných peněz.

Já si myslím, že už je to opravdu šílené.

Dále samozřejmě všichni víme, co se stalo s vaším dalším místopředsedou.

Pak pod mediálním tlakem jste tuto nominaci stáhli.

Dále tady byl pan Farský. Taky jeden z nejvyšších představitelů hnutí STAN poslanec Farský, kterým jste podvedli voliče, kdy před volbami jste měli v koaliční smlouvě ve slibu voličům napsáno, že se vaši poslanci budou naplno věnovat práci poslance.

No a teď tady máte dalšího spoluzakladatele hnutí STAN. To jsou všechno jenom nejvyšší představitelé hnutí STAN, kteří si rozdělují provize za to, když přijde nějaká dotace nebo nějaký zákon.

My tedy, jak jsem avizoval v úterý, jsme začali sbírat podpisy pod mimořádnou schůzi. Oslovili jsme hnutí ANO, domluvili jsme se na tom. Takže předpokládám, že se nám podaří ty podpisy společně sesbírat.

Neboli to znamená, že ne. No, já vám řeknu proč.